Znovu říkám, ono to není samospásné. To je začátek investic do vzdělávacího systém a to je ta železnice, to je ta dráha, silnice, dálnice k prosperitě České republiky.

My žijeme ve světě změny, ve světě takových změn, které tady ještě nikdy předtím žádná generace nezažila. A především musíme mladé lidi připravit, a podporovat to i rozpočtově, na to, že budou žít v takovém světě, kdy pravděpodobně na konci své profesní kariéry budou vykonávat úplně jinou profesi než na jejím začátku. A nezaručí jim to nikdo jiný než kvalitní, motivovaný a dobře připravený učitel. Samozřejmě že investice do vzdělávání nejsou tím jediným, co nám v rozpočtu České republiky na příští rok chybí. Chybí nám tady peníze do modernizace státní správy, do inovací. Chybí nám tady orientovanost naší ekonomiky, která je stále velmi energeticky náročná a zásadně založená na levných montovnách, na znalostní ekonomiku 21. století. Ale k tomu nikdy nedojde, pokud si vláda nestanoví svoje priority dříve, předtím než začne peníze rozdávat na všechny strany a začne v době konjunktury projídat pracně vytvořené rezervy. Jak na tom v současné době jsme? Česká ekonomika na tom objektivně vzato v současné době špatně není. Za těch 30 let jsme ušli obrovský kus cesty. Jsme středněpříjmovou ekonomikou, modernizovanou ekonomikou, ale stále příliš orientovanou na manuální práci, příliš orientovanou na montovny, příliš orientovanou na takové obory, které nevytvářejí tu kýženou přidanou hodnotu. Energetická náročnost, kterou jsem zmínil, také souvisí s tím, že vláda zatím nemá žádné velké ambice předložit nějaký ambiciózní plán v energetické politice České republiky.

Ale není tak dobře, jak by mohlo být. A tato vláda se nebude moci se svou současnou fiskální politikou podívat do očí našim dětem a vnoučatům, protože jejich budoucnost projídá. Podívejme se na to, že příjmy státního rozpočtu jsou nějakými 37 miliardami tvořeny odvody na pojistném. Výdaje do sociální oblasti jsou ovšem 40,4 miliardy korun. Vzniká nám tady past, propastná past rozdílu příjmů a výdajů do sociální oblasti.

Vláda kromě přidávání na důchodech a nejrůznějších dávkách zcela rezignovala na přípravu zodpovědné reformy sociálního systému včetně reformy důchodové. Vytváříme tady past na příští generace. Proto nemůžeme přece podpořit rozpočet, který má být jenom líbivý, protože nějaké volby se v České republice konají stále. Je tady permanentní volební kampaň vedená hnutím ANO.

Ale nemyslím si, že s touto vládou, která prostě projídá a prohospodařuje budoucnost a řídí se jednoduchou politikou, a to po nás potopa. My skutečně nemůžeme podpořit rozpočet, který nemá žádné ambice posunout naši zemi ke znalostním a výkonnostním moderním ekonomikám 21. století. Nyní s přednostním právem vyzývám, aby vystoupila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo, paní předsedkyně. Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, bylo tady už mnohé řečeno, taky nás tady v tuto chvíli není ani polovina, bych tak tipovala.

Proto jsme sami připravili celkem 27 pozměňovacích návrhů, které naopak odrážejí priority, které my považujeme za důležité. Stejně jako celá řada předřečníků také musím zmínit nejzásadnější oblast, kterou je vzdělávání.

Ten slib byl jasných, konkrétních 15 %.

Pravdou je však pouhé jedno jediné přidání, a to přesto, že jsme se jako Poslanecká sněmovna jednomyslně usnesli na tom, že opravdu stojíme za takovýmto zvýšením, tedy 15 %. Veřejnost je ale z těch slov zmatená a myslí si, že opravdu k reálnému zvyšování už došlo mnohokrát, a proto už třeba začínají být mezi lidmi i takové názory, co by ještě ti učitelé chtěli a jestli by přece jenom se nemělo přidávat i jinde.

Proto i my přicházíme s pozměňovacím návrhem, který by umožnil ten slib původně daný i samotnými vládními politiky dodržet. Samozřejmě pozměňovacích návrhů k této konkrétní kapitole je tam tolik, že je možné si vybrat, odkud chcete, aby to krytí šlo na úkor čeho. A my tady deklarujeme podporu všem pozměňovacím návrhům, které se platů učitelů týkají.

Jsou to takové velmi praktické záležitosti. Ale i ty by měly být zohledněny v rozpočtu.

Tyto dva pozměňovací návrhy, které předkládám konkrétně já, vás žádám, abyste podpořili, pokud myslíte skutečně vážně svá slova o tom, že chceme, aby v budoucnu Česká republika prosperovala a byla konkurenceschopná.